Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 215. Přihlášeno 159 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Pod písmenem C bod D je uveden návrh pana poslance Klučky. Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Výbor má kladné stanovisko.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Pod písmenem C bod G, který se týká prodloužení nutné doby pobytu na území pro možnost podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, má výbor stanovisko doporučující.

Kdo je proti? Hlasování číslo 219. Tento návrh byl přijat.

Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 221. Tento návrh byl přijat.

Doporučující stanovisko výboru.

Kdo je proti? Přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Budeme hlasovat bod C písmeno K. Týká se posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do soukromého nebo rodinného života cizího státního příslušníka. Výbor doporučuje.

Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 223. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Výbor doporučuje. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Hlasování číslo 225. Tento návrh byl přijat.